Ještě by bylo přijatelné a odůvodnitelné, pokud by čísla, kterými se dokládají první a druhá vlna, pokud by tato čísla byla nějakým způsobem verifikována a jejich dopady do rozpočtu byly nezpochybnitelné.

Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kováčik.

A co se týká oné dojemné starosti pana profesora Válka o komunistickou stranu a její směřování, nechť tu starost nechá skutečně na nás prostřednictvím pana předsedajícího, my si poradit umíme.

Ale to především musí ten zákon být v prvním čtení schválen, aby bylo k čemu ty pozměňovací návrhy dávat. Já nejsem nadšen z toho, že musí být takovýmto způsobem, také jsme říkali, že EET je dobrá myšlenka, ale horší provedení, a teď se prostě napravuje i to provedení.

K panu kolegovi, který mě oslovil. To jsme si úplně nerozuměli. Já myslím, že stát se má soustředit na svoji činnost, ale nemá plošně některé činnosti a některé skupiny zasahovat nedůvěrou a tím, že všechny, protože řekne, že někteří z nich krátí daně, tak všechny zahltit administrativou, všem házet klacky pod nohy a odrazovat je od toho, aby podnikali.

Je přece nesmírně důležité, aby tito lidé co možná byli aktivní, aby se mohli realizovat, aby mohli být úspěšní ve svým profesích, aby cítili podporu ze strany státu, a ne že když chtějí začít podnikat, tak se dozvědí o tom, že je první rok bude čekat, poté co si zařídí desítky razítek a povolení, tak je budou čekat další desítky kontrol a od prvního dne se na ně bude dívat stát jako na podvodníky. To je to, co kritizuji. Ten plošný nálet, který je úplně zbytečný. Děkuji. Děkuji za slovo. Chtěl jsem reagovat na pana kolegu Kováčika prostřednictvím pana předsedajícího. Právě ti poctiví jsou ti, na které ta třetí a čtvrtá vlna negativně dopadne a vůbec nic jim nepřinese. Když dnes živnostník řádně všechny daně platí, tak logicky žádnou EET krabičku nepotřebuje, stát na ní nemůže nic vydělat a jediné, co se stane, bude, že bude mít vyšší náklady, ale nemá to pro něj absolutně žádný přínos.

Děkuji.

Chci říct, že finanční úřady už měly nástroje na ty nepoctivé před zavedením EET. Tady se bavíme pouze o tom, jestli má být plošný nástroj, který automaticky dělá podezřelé i z té drtivé většiny poctivých živnostníků, kteří jsou poctiví. Finanční úřady ty nepoctivé mohly stírat samozřejmě předtím. A i ODS a všichni normální lidé samozřejmě řeknou a potvrdí, že je správné, aby finanční úřady ty, kteří neplatí řádně daně, postihovaly. Ale tady děláme podezřelé automaticky ze všech poctivých podnikatelů. Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení. Nikoho nevidím. Končím rozpravu. Paní ministryně. Děkuji za slovo.

Takže mi dovolte zareagovat jenom na ty, kde snad mám pocit, že možná zaznělo něco nového.

Nicméně Piráti nepředložili žádnou konkrétní alternativní analýzu. To znamená, že jde toliko o kritiku a výtky k odhadům Ministerstva financí.

Já se omlouvám, ale dneska to asi hlasově nedám... Případné debaty přesuňte do předsálí. Děkuji pane předsedo.

Je určitě něco správného na argumentaci, že by byla statistická metoda... nebo rozsáhlé statistické šetření přímo u subjektu by bylo pravděpodobně velmi, minimálně, zajímavé, ale znamenalo by to samozřejmě vedle přímých nákladů státu i zatížení všech zkoumaných subjektů.